Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh. Druhý návrh je modifikovaný návrh pana poslance Ferance, ale předložený panem poslancem Bartoněm. Ten rozdíl je v té hranici jedno promile. A týká se to de facto všech toků, na kterých neprobíhá nebo není významná dopravní cesta, když to zjednoduším. Prohlašuji hlasování číslo 94 za zmatečné. Pane zpravodaji? Pan navrhovatel?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko výboru: Pan navrhovatel?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Výbor Doporučuje. Pan navrhovatel?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Prosím o klid! Rád bych dokončil hlasování tohoto bodu. Ano. Stanovisko? Navrhovatel?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Byly tím vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a budeme hlasovat o zákonu jako celku. Všichni souhlasí. Můžeme tedy přikročit k dalšímu kroku, a to je hlasování o návrhu zákona.